No nic.

Nakonec vznikla politická dohoda.

A my tady zítra budeme mít zákon o střetu zájmů.

Za nic! No tak prostě za kolik?

A jenom upozorním pana předsedu Fialu, že nejsme v rozpravě, nejsou faktické, ale máte přednostní právo, proto vás zařazuji jako dalšího přihlášeného s přednostním právem. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Protože takto je to schválené v rámci zákona o registru smluv. To znamená, že pokud dneska budete ty smlouvy hledat, tak v registru smluv nejsou.

Já bych nikdy neočekávala, že tady, pane předsedo, prostřednictvím paní předsedající, přijdete a budete tady prakticky na všechny chrlit, že všichni všechno udělali špatně, a snažit se svým způsobem zakrýt tuto věc, a já pořád opakuji, věc, která se dotýká poslanců, protože poslanci tento zákon tady schválili.

Já jsem si v tu chvíli říkala, slyším já vůbec dobře? Co bylo na programu? Zákon o lobbingu. A jak to dopadlo? Byl zamítnut.

No co se stalo?

A ti občané, a to jsem zdůrazňovala, kteří se na mě obraceli, tak oni neměli problém s tou pomocí, oni neměli problém s tím, že by neměla mít přednost humanitární pomoc, ale oni měli problém s tím, že se to dalo vyřešit jinak, protože my v Karlovarském kraji máme karlovarské letiště, na které lítala letadla z Ruské federace, které je teď úplně prázdné. A Jihočeský kraj má krajské asistenční centrum na letišti. Takže Martin Kuba, Jihočeský kraj to může mít na letišti, a Karlovarský kraj nemůže.